Další návrh je J5, rovněž se týká komoditních burz, stanovisko nesouhlasné.

Pak je nehlasovatelný J5?

Přesně tak. Takže děkuji za opravu. Budeme hlasovat o bodu J5 a tam je stanovisko nedoporučující. Paní ministryně? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Další bod je J4, který je duplicitní s pozměňovacím návrhem S. Týká se rovněž komoditních burz a týká se obchodování podle burzovních předpisů. Stanovisko nedoporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A52, který se týká obratu dosaženého dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Děkuji. Paní ministryně?

Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D4, který se týká společných referencí dle skutečného rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací. Tento návrh je pokud bude přijat, pak bude nehlasovatelný návrh A55. A nebudeli přijat, tak budeme hlasovat o A55. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Paní ministryně? Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Další návrh. V tomto případě budeme hlasovat o návrhu A55. Tento návrh se týká...